119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu Slovo má opět pan předseda Kolovratník. Ve Vinařském fondu jsme ve fázi první volba, první kolo.

Jenom řeknu, že na únorové schůzi jsme tuto volbu nerealizovali z kapacitních důvodů.

V tomto případě nově zvolenému členu v souladu se zákonem započne čtyřleté funkční období dnem volby, pokud tedy dnes bude zvolen. Volební komise standardně navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. A nyní prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o návrhu na způsob volby. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přerušuji projednávání tohoto bodu.